Minimálně. Anebo se pošle také do vězení. Prosím pana poslance Munzara, potom pan předseda Kalousek a dalších pět. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Mě také vyprovokovala poznámka pana kolegy Kopřivy prostřednictvím vás, pane předsedající. Doufám, že bude chvilku naslouchat. Dobře, děkuji. Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, hlasování o zákonech není hlasování o superstar.

A je to také o nějakých životních zkušenostech. A já se chci zeptat, jestli vy jste já nevím, já jsem se nekoukal jestli vy jste členem nějakého zastupitelstva, jestli jste prakticky rozhodoval v nějakém městě a komunikoval s občany, když tímto způsobem vystupujete. Prosím paní poslankyni Vildumetzovou, potom pan poslanec Výborný. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ještě jednou vystoupila a zareagovala. Já bych tady chtěla říci jeden důležitý fakt. Zákon o střetu zájmů tady platil v minulosti. Novela, kterou jste tady schválili, bohužel má dopady na starosty malých měst a obcí obrovské. V letošním roce jsou komunální volby a opravdu všichni se bojí toho, že by ty údaje mohly být nějakým způsobem zneužívané. Proto jsem velmi ráda, že je tady tato novela a že už je tady ve třetím čtení, že ji konečně schválíme a že starostům se nějakým způsobem ulehčí.

A to je to, co starostům vadí, a proto jsem velmi ráda, že přišel pan Výborný s komplexním pozměňovacím návrhem A, který říká, které věci budou veřejné a které budou neveřejné. Na ty neveřejné budou mít přístup pouze orgány činné v trestním řízení.

Bude se na to muset zaměstnat aparát lidí, A já se ptám, jestli se to i vůči starostům neotočí, protože si myslím, že některé údaje by opravdu mohly a měly být veřejné. Děkuji vám za pozornost. Pan poslanec Výborný. Děkuji, pane místopředsedo.

To je první poznámka. Druhá poznámka. To je jeho příjem, ať bere kolik chce. Mě zajímá, jestli jeho majetek je legálně nabytý, nebo není legálně nabytý. To je to, co chci vědět. Ale kolik bere, mi je opravdu jedno. Prosím paní poslankyni Kovářovou a po ní pan poslanec Staněk. Já bych ráda reagovala na kolegu Bartoše, protože si myslím, že jeho příklad s panem kancléřem Mynářem nebyl úplně ten pravý, a to z toho důvodu, že zákon o střetu zájmů žádného kancléře Mynáře nepřinutil k tomu, aby zveřejnil informace o svých příjmech. Musím tedy říci, že jsem na to upozornila já a pak další kolegové a novináři, že trvalo několik let, než pan kancléř Mynář ukázal své čestné prohlášení. V tomto stylu zatajování svých příjmů pokračuje dále. Čili v tomto případě střet zájmů neovlivnil informovanost občanů o příjmech kancléře Mynáře.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Stále ještě pěkné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já se teď možná trošku zařadím do kategorie poslanců, jako je kolega Bláha, a zamyslím se tady nad tou debatou, která právě probíhá. Musím říci, že z mého pohledu je velice tenká hranice mezi politickou diskusí, která tady občas zaznívá, a něčím, co bych nazval akademickou teoretickou kecací soutěží.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček. Děkuji pěkně.

Jaký má názor. On by měl mít větší relevanci než názor vás, kteří jste byli zvoleni občany. Je to naprosto nesmyslné srovnání a děsí mě, jakým způsobem uvažujete.

A dnes se politický boj vede nestandardními politickými prostředky, jakými je například Dekonstrukce státu, říkám Dekonstrukce státu, případně se tady počítají lajky. A všichni bychom byli v jiné pozici, i síla našeho hlasu, síla zodpovědnosti vůči občanům České republiky, pokud by naše politické subjekty byly mnohonásobně silnější. Děkuji. To byla poslední faktická poznámka. Pokud se nikdo nehlásí ani fakticky ani do rozpravy, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Prosím paní poslankyni Kovářovou a potom případně zpravodaje. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že v rozpravě zaznělo mnohé. Jen bych na závěr konstatovala, že novela zákona se netýká poslanců a senátorů. Týká se komunálních politiků, tak abychom je neodradili od toho kandidovat v dalších volbách. Všichni komunální politici budou majetková přiznání vyplňovat.

Moc bych vás požádala, abyste novelu včetně pozměňovacích návrhů podpořili.